Poštovane kolegice i kolege, evo stanka je istekla, mi nastavljamo sa pojedinačnom raspravom o točci koju smo imali prije izjašnjavanja o amandmanima, pa će sada govoriti poštovana zastupnica Marija Alfirev, izvolite.

Međutim, ja bih se sad, naravno, teško je u tih 10-tak minuta se obuhvatiti kompletno izvješće ili govoriti o svemu što ste vi naveli. Ja ću pokušati naglasiti ono što smatram da je važno i još reći nešto što mi se čini da nisam primijetila u izvješću, a smatram da bi ono moglo biti, možda nisam primijetila jer je ovako sveobuhvatno, pa mi vi … [[Govornik se ne razumije]] kako budete imali potrebe, a ja ću vas moliti da, da mi kažete da li je to navedeno negdje, pa me ispravite ili uputite, uputite na neke vaše navode. Htjela bih se osvrnuti zapravo na vašu zadaću, konkretno vas kao pravobraniteljicu uvažavajući činjenicu da ste 2.g. odnosno godinu i nešto ili 2.g. da ste na ovoj dužnosti, no vjerujem da ćete i kroz neki svoj daljnji mandat imati još više recimo hrabrosti ili još više, dakle, onog jasnog pokazivanja javnog i u medijima i među građanima, onog što zapravo vi predstavljate, a predstavljate zaštitnika djece i to je ono ključno. Dakle, i u svakoj situaciji koja se događa, a svakodnevno se događaju situacije koje zahtijevaju vaš angažman jer je područje zaštite djece zaista sveobuhvatno, sva područja života su područja zaštite djece. Stoga je zadatak pravobraniteljice zaista takav, on mora bit vidljiv, on mora biti promptan, on mora bit hrabar, on mora biti ohrabrujući za sve koji žele zajedno s vama raditi na zaštiti djece. Zašto to govorim? Zato što mislim da bi bilo dobro da je u situacijama u kojem ste reagirali, al je bilo možda bolje da ste reagirali malo ranije, da ste reagirali u situaciji. Evo recimo, bilo je i medijskih nastupa u kojima ste i vi sudjelovali, a u kojima da je bila promptna reakcija tog trena kada ste primijetili da je došlo do narušavanja prava djece, recimo pojavljivanja djece u medijima, da je bila odmah reakcija, ona bi i za vas bila kao pravobraniteljicu, snažnija, a govorila bi, svima bi pokazala se poruka, gledajte ovako ne smijemo raditi, ako pravobraniteljice iskazuje stvarnu svjesnost o zaštiti djece, onda je to to. Govorim to i za vas, ali i za sve nas, dakle, sve dužnosnike, da je svjesnost bilo korištenja djece u bilo koje svrhe, zaista ta svjesnost o tome što radimo s djecom i kako ih koristimo i dal ih uopće koristimo i dal je to u svrhu dobra i zaštite djece, da je to izuzetno važno, a vi ste prvi koji to trebate reć, tako i u ovom slučaju pojavljivanja političara bilo kojeg, tu moramo reći jel postoji granici il ne postoji granica i da li smijete vi reći da li jedan političar ima pravo se pojaviti, a neki drugi ne, da li jedan dužnosnik ima pravo se pojavit s djecom, drugi ne. Dakle, tu je, nejasna je tu granica, a možda biste vi morali reći ne, dakle, ne postoji, bez obzira jel se radi, dal je to u predizborno vrijeme il je to u neko drugo vrijeme. Kampanje se svakako ne smiju u bilo kom smislu provoditi, a uz korištenje djece. O tome bi se moglo puno govoriti i htjela bih vam napomenuti još jednu stvar izuzetno, dakle, nasilje nad djecom, to ste sami spominjali je jedno od najvećih neprijatelja. I tu pravobraniteljica zaista ima što reći. Ja nisam vidjela u vašem izvješću, jako ste puno, dosta ste obrazlagali, govorili ste o samim zakonima i zakonskim odredbama. Ne znam, da li ste se u dovoljnoj mjeri osvrnuli na pedofiliju u crkvama? Da li ste se dovoljno osvrnuli na pedofiliju svećenika? Da li ste se dovoljno osvrnuli na ulogu ljudi, kojima se povjeravaju djeca, a iskorištavanje djece je prisutno? Mislim da niste, nisam dovoljno to vidjela u vašem izvještaju i mislim da je to propust, jer je to jedan, jedna od zaista, loših, jedna od stvari, o kojima također je i vaš zadatak, upozorava. Upozorili ste na neke propuste koje se rade u crkvama, primijetila sam kada je u pitanju, svećenika koji nije htio transrodno dijete, dakle, dozvoliti kumstvo, na vjeronauku također, međutim, nisam primijetila dovoljnu osudu, spolnu, seksualnog zlostavljanja djece od strane svećenika. To je izuzetno važno, vaša poruka je izuzetno važna. I zbog toga je, mislim da bi ju trebalo istaknuti i mislim da biste je trebali i u sljedećim izvještima, proučiti, vidjeti i dati još jednu snažniju osudu, jer ako spominjete udruge, ako spominjete klubove, koji nisu dovoljno zakonski regulirani, onda jednako tako možemo sa sigurnošću reći, kada dijete prepuštamo crkvi, da je zaštićeno, možemo li to reći, nisam sigurna? I na kraju, budući da zaista nemam 10 minuta, prođe, htjela bi još treću temu i tu sam načela sa, replicirajući kolegici Bedeković, dakle, i vas također, sada na neki način pozivam, a tu su i državne tajnice, i ministarstva zaduženog za socijalnu skrb i Ministarstvu obrazovanja i državni tajnik zdravstva i vi ste pravobraniteljice tu, dakle, nužno je za uspostavljanje, što ranijih procesa intervencija, ranih intervencija, za svu djecu, pogotovo za djecu s teškoćama u razvoju, odnosno, za djecu sa autizmom, krenuti od ključnog uspostavljanja, upravljačkog Odbora za ranu intervenciju. Vaša vlada trenutno, je zadužena za taj proces. Nužno je imenovati taj upravljački odbor kako bi se krenulo sa tim procesima, 2 g. se čeka na to.

Znate pedofilija svećenika, poopćavate stvari, možda i stvari koje su se dogodile i kod takvih slučajeva sigurno se one kažnjavaju ili su procesuirane. Dakle, govoriti generalno o tome, je jako, jako opasno. Kada govorite o korištenju djece, kod političara, vi kao da ste … [[Govornik se ne razumije.]] kod kolege Đujića i kao da imate neku traumu iz djetinjstva vjerojatno iz svoje bliže ili daljnje okoline, sjećajući se onih političara, gdje se je moralo stajati uz cestu, pa su se morali kao takvi pozdravljati. Dakle, toga nema. Ukoliko mislite da je to jako opasno, pogledajte instagrame g. Marasa i vašeg predsjednika Bernardića, pa ćete vidjeti, kako oni koriste svoj instagram kada su djeca u pitanju.

Kolega Babić, niti je ovo što sam izjavio, niti je preuveličano, niti slučajno, niti uopćeno, nego to su fakti, to su činjenice. To su činjenice što se toče svećenika nekih, dakle, jednako kao što je u građanima, među svima, dakle, postoji, nisu svi takvi, niti sam ja rekla da su svi. Međutim, zadatak je i pravobraniteljice za djecu, da u svom izvješću također to se uvede. Jer ukoliko se navode klubovi, igraonice i slično, jednako tako i djeca moraju biti zaštićena kada idu u crkvu, jednostavno moraju.

Kolegice, u pravu ste kada kažete da posebnu pažnju moramo usmjerit na to, kada djecu predajemo nekim institucijama, od autoriteta recimo to tako, ili pojedincima od autoriteta. Tu dakle, govorimo odgojitelje, učitelje, učiteljice, profesore, nastavnike, svećenike, koji su u ulozi autoriteta, dakle, predavača, učitelja, odgojitelja i koji takvu poziciju mogu zlorabiti. Baš zbog takvih ljudi, koji zlorabe poziciju, zato treba imati najstrože kazne, zato trebamo imati registar pedofila, odnosno, one koji su seksualno iskorištavale djecu, da ne bi se doveli u poziciju da se takvim ljudima dopusti rad s djecom. Dakle, to moramo najoštrije kažnjavati i regulirati. Da, kolega Hajdukoviću, upravo tako. Dakle, svi oni koji su dakle, svaka institucija ili svaka osoba koja predstavlja određeni autoritet je, mora biti dakle ima i odgovornost, a odgovornost je u ovom slučaju u radu sa djecom je upravo takva da je ona i podložna promjeni jer svatko tko radi s djecom zapravo mora biti u mogućnosti, mora se moći provjeriti, ali isto tako i Pravobranitelja za djecu mora biti u mogućnosti svaku osobu od autoriteta, na neki način pravobraniteljstvo mora doći, moći provjeriti. Dakle i prijave moraju moći doći do pravobraniteljice i jednako tako, ona mora vrlo jasno na vrijeme izgovoriti, objaviti tu osudu i predložiti neke mjere. Uvažena pravobraniteljice sa zamjenicom, državne tajnice, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću svoju raspravu pokušati sažeti maksimalno budući da smo već puno toga čuli, ne želim se ponavljati, no uvijek kada raspravljamo o institucijama pravobranitelja, odnosno pravobraniteljice u sadašnjem slučaju, ja volim naglasiti, a mislim da je to jako bitno zbog edukacije javnosti, koja je zapravo uloga pravobranitelja jer najčešća, a vidjet ćete to i za strukture prijava koje uredi primaju, ljudi često ne znaju koja je zapravo uloga pravobranitelja, odnosno pravobraniteljica. Kada govorimo o pučkoj, bilo o našim specijaliziranim pravobraniteljima, dakle za osobe s invaliditetom, za djecu, itd., itd., pa se ljudi žale od toga da na sudske presude, na različite druge stvari s kojima pravobranitelji, zapravo institucija pravobraniteljice nema nikakve veze i tu zapravo je i naš zadatak kao odgovornih političara, naravno i samih pravobraniteljica, iako one to pokušavaju da kroz i ovaj forum, recimo to tako, javnih, ali na svaki drugi javni istup pokušamo educirati javnost, kako bi što manje zapravo ured opterećivali sa stvarima za koje one nisu zadužene, a moraju odgovoriti, dakle, po zakonu. I meni je tu isto žao što često u fokusu medija nisu izvješća naših pravobraniteljica iako su one, kao što ja volim naglasiti zapravo lakmus papir stanja u našem društvu. Dakle, pravobraniteljica za djecu, o čijem izvješću sada raspravljamo nam zapravo samo govori kakvo je stanje u našem društvu, kako su nam djeca zaštićena, koji su najčešći propusti i zapravo bi trebalo biti nama putokaz i kao zakonodavcu, ali i svim institucijama kako te probleme dalje rješavati. Prozivati instituciju pravobranitelja za nedostatke u sustavu je van pameti, a to je isto dešavalo u ovom domu. Ne govorim konkretno o recimo, pravobraniteljici za djecu, ali ima slučajeva. Bilo je i nažalost još ih ima jer često ni kolege koji sjede ovdje i kolegice ne shvaćaju koja je uloga pravobranitelja. Ona je naša opunomoćenica da se bavi ovim problemima i da nama da povratnu informaciju što trebamo činiti i o tome trebamo itekako razmišljati. Ono što isto volim uvijek naglasiti je dostupnost recimo to tako, usluge pravobranitelja. Uslugu koristim ovdje u najširem mogućem pojmu, a to su područni uredi. Dakle, pozdravljao sam prije niz godina kad je Pučka pravobraniteljica otvarala područne urede i drago mi je vidjeti da u svakom dijelu Hrvatske postoje Područni ured Pravobraniteljice za djecu i da se oštećenici mogu obratiti dakle u relativno blizu mjestu svog stanovanja, odnosno da ne moraju dolaziti isključivo u Zagreb, ako žele podnijeti neku predstavku ponaosob. To je i doprinos decentralizaciji Hrvatske, ali isto tako i omogućavanje dostupnosti usluge odnosno mogućnost obraćanja Uredu pravobraniteljice u svakoj hrvatskoj regiji. Ono na što bih ja htio posebno skrenuti pažnju su CZSS koji često imaju nadležnost, na koju imaju nadležnost kada govorimo o nasilju u obitelji, o zanemarenoj djeci i čitavom nizu drugih stvari koje sam nažalost iskusio iz prve ruke radeći u školi. Fali im resursa, fali im logistike, fali im ljudi i bojim se da, a to se između redova da iščitati zapravo iz izvješća pravobraniteljice da nemamo zapravo grupu entuzijasta koji rade u tom sustavu, taj sustav je već odavno bio u raspadu. Zašto vam to govorim?

Kada izađu na teren, najčešće nije dovoljna jedna posjeta ili jedan uvid ili jedan intervju, nego to treba učiniti i sa nastavnicima odnosno učiteljima, sa prijateljima, sa susjedima, sa samim roditeljima, sa djetetom, dakle to je sve proces koji iziskuje dosta vremena određenog stručnjaka, a taj stručnjak ili stručnjakinja u to vrijeme u pravilu nema. I što vam se onda dešava? Ne možemo njih kriviti isključivo. Da se neke stvari možda preskaču, da se zbrzaju, ili da se ne odrade sa dovoljno pomno odnosno kako bi trebale zato jer jednostavno nemaju dovoljno vremena, nemaju uvjete za to i zapravo tu sustav pada odnosno ne pruža onu zaštitu koju bi trebao. To na treba i te kako biti poziv na uzbunu, da se u sustav socijalne skrbi i te kako treba još ulagati, ako želimo, znači održiv i efikasan sustav, a posebno efikasan mora biti kada se radi o nasilju u obitelji i nasilju nad djecom jer kada, evo kolegice Alfirev je govorila prije mene, o nasilju u školi, dakle kod od strane osoba koje imaju autoritet nad djecom, ali kad su djeca izložena nasilju u jedinici odnosno u okružju obitelji u koje bi trebale biti najsigurnija, a nema ih tko zaštititi, onda zaista pričamo i o dugoročnom velikoj šteti koja će dijete trpjeti u kasnijem životu. Kažem, to sam ponovno imao prilike iskusiti i kao neposredni radnik u odgoju pedagoškom, da sam doslovno vidio da su neka djeca propala upravo zbog toga jer sustav nije mogao na vrijeme reagirati iz razno raznih razloga ali u pravilu su ti razlozi bili objektivne prirode. I što se desilo zapravo? Izgubili smo jednu osobu, jednu osobu u čiju sanaciju ako ćemo ikad tu osobu moći u potpunom emotivnom smislu sanirati, dakle da bude odrasla, odgovorna i emotivno zrela osoba će trebati jako puno vremena i jako puno resursa. A da je sustav reagirao na vrijeme možda to uopće nismo trebali raditi. Tu bih i završio s tim da još jedanput bih naglasio da je nasilje jako veliki problem, dakle kada govorimo o obiteljskom tu neki mehanizmi i postoje, međutim kada govorimo o među vršnjačkom, to je jedan sasvim drugi par rukavica, recimo to tako, jedan sasvim drugačiji problem koji zahtjeva i drugačije pristupe. Tu ne govorimo samo o zakonodavstvu, tu govorimo i o radu škole, dakle gdje se to i najčešće dešava jer škole su nam nažalost previše postale obrazovne institucije, premalo odgojne i to je nešto na čemu bi trebalo staviti i naglasak. Dakle postoje i odgojni predmeti koji bi djecu trebali odgajati i da budu odgovorni jedni prema drugima i da budu odgovorni i građani a bojim se da to sve više izostaje. U svakom slučaju pohvale radu pravobraniteljici a isto očekujem da ćemo u sljedećim godinama čitati još iscrpnije i još bolje izvještaje i da ćete zapravo i dalje nastaviti ukazivati i ono što je vaš posao na sve propuste, sustava, na sve propuste zakonodavca i na ono što trebamo napraviti.

Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana pravobraniteljice, članovi Vlade, poštovane kolegice i kolege. Dakle od 2003. godine kada je zapravo i formiran Ured pravobranitelja za djecu, pa evo sve do danas ovih u ovih 15 godina, ovo je zapravo 15.-to izvješće ali 16.-ta godina rada pravobranitelja za djecu. Dakle u tih 15 godina i sve one brojke koje ste stavili su zapravo vrlo impresivne brojke i to cijenim i siguran sam da od tog vremena do danas se jako puno radilo na tome, na zdravstvenoj zaštiti djece, na socijalnoj zaštiti, u obrazovnoj strukturi, u svemu onome zapravo što je vezano za prava djece ali i ono što mi kao okolina možemo naravno napraviti. Sve te aktivnosti koje su vezane za vaše izvješće korektno su podijeljene u onih 7 glava i mislim svi oni koji su htjeli i mogli iščitavati određene stvari mogli su to napraviti od samog praćenja pojedinačnog prava djece do djelovanje mreže mladih savjetnika što posebno cijenim ali tu imam neko svoje mišljenje dakle da kroz društveno djelovanje ali nikako kod donošenja zakona jer ta kritičnost ili samokritičnost kod djece nije dovoljno izražena da bismo mogli zakonsku regulativu prilagođavati i savjetima mladih do sudjelovanja u izradi propisa, što posebno pohvaljujem. Činjenica je da mnogi nisu kao takvi involvirani u same zakonske propise ali se barem naznačilo ili dalo do znanja što zapravo pravobraniteljica za djecu želi izmjenama tih propisa ili samim sugeriranjem kod propisa. Zatim u obilascima vezano ustanove za djecu, odnosno razgovorima sa djecom što mislim da je jako bitno. Znao sam često puta reći u svojim izlaganjima ovdje u Hrvatskom saboru da djeca moraju upoznati svoju pravobraniteljicu, ne mislim sad samo imenom i prezimenom iako bi i to trebalo ali sigurno sam ured pravobranitelja za djecu to svakako. I pohvaljujem te akcije i aktivnosti koje su u suradnji sa vrtićima, sa školama i sa drugim institucijama. Samo vaše izvješće koje je, istina napisano na 300-tinjak i nešto više stranica i mislim da i Vlada u svom mišljenju kaže da je to preveliki broj stranica, neki od kolega su danas govorili da nije, oni koji to žele mogu iščitati, mislim da je to kolegica Glasovac govorila ali mi imamo izvješća i pučke pravobraniteljice, izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za ravnopravnost spolova. I kad još tome pridate i mišljenje Vladi RH koje je na otprilike na 30-ak, 40 stranica to je negdje oko 1500 stranica teksta. Dakle o nekim stvarima o kojima i vi pišete u vašemu izvješću ja mislim da im tu, ne treba im biti mjesta, dobro je i upozoravati na određene stvari o kojima govorite da ne govorim sad o pojedinačnim stvarima vezano za diskriminaciju, pisali ste negdje sportskih učitelja ili nastavnika ili slično, možda je to pojedinačan slučaj, ali ako ga vi javno napišete, on je javno dostupan dokument, on ili takvi slučajevi mogu poprimiti određene masovne negativne reakcije. Dakle kada se radi o pojedinačnim slučajevima ili u manjem broju slučajeva možda to ne bi trebalo tako objavljivati. Isto tako to je moja zamjerka generalno, znam da se o tome mora pisati, znam da je to vaša uloga i da je to zakon koji pratite, Zakon o diskriminaciji ali diskriminacija može biti sve, od trenutka kada ja vas u interaktivnom sada razgovaram s vama ili dok vas pogledam do ozbiljnih oblika diskriminacije. Pa i vi ovdje govorite o određenim dijelovima diskriminacije i vjerujte mi, mi koji često idemo vani i u tim smo međunarodnim tijelima i međunarodnim organizacijama a pogotovo sjećam se povjerenika za ljudska prava Nilsa Muižnieksa koji je zapravo samo čitao, iščitavao takva izvješća i onda su donosili takav svoj sud i onda vam se često puta zna dogoditi da o tim međunarodnim istancama se zapravo govori u Hrvatskoj i o velikom broju diskriminacije što se baš i ne može iščitati recimo iz vašeg izvješća da se ne radi o nekoj masovnoj pojavi, hvala Bogu, ima pojedinačnih slučajeva i vi ih kao takve donosite i po spolu i rasi i nacionalnim manjinama, to svakako treba suzbijati što je moguće više ali ne govoriti o tome kao nekakvoj masovnoj pojavi što zapravo i nije. Isto tako treba paziti u tim izvješćima na pisanje određenih rečenica, recimo jedna rečenica. Dakle, misli se sna svu djecu što nije točno. Dakle, možda treba pisati neka ili pojedina djeca trpe takvo nasilje. S druge strane vi također pišete, poteškoće u usvajanju djece. Dakle, evo tu vam sjedi državna tajnica iz Ministarstva demografije, obitelji i mladih i socijalne politike, nije tako, dakle djeca do 3 godine su gotovo sva posvojena. Ona djeca koja vam se ne posvajaju, uglavnom se radi s djecom osobe s invaliditetom starijih od 6 godina ili se radi o djeci nacionalnih manjina najviše ili pretežito romskom djecom. Dakle, to vam može potvrditi i državna tajnica. Dakle, nije, nije to baš tako što se samog posvajanja tiče. Ono što svakako pohvaljujem, a to je da ste vi već unaprijed znajući da ćemo predsjedavati EU od 1.1.2020. godine, već razmišljate o tome i sugerirate vladine određene stvari pogotovo vezano za Strategiju Vijeća Europe za prava djece i sve ono što joj pripada i mislim da je to vrijeme kada možemo i obilježiti to predsjedavanje upravo takvim stvarima vezano za djecu i to strašno pohvaljujem. Dakle to je naselje i o drugim povredama prava putem interneta i računalne igre, igrice i prevencija ovisnosti o računalnim igrama. Dakle, ovo su sada masovne pojave. Kada govorimo o ovom donesenom zakonu o audiovizualnim djelatnostima ili ovaj nacionalnom komparativnom istraživanju što stvarno pohvaljujem, ali vam ono nema rezultata, vi nemate još rezultate za to nacionalno komparativno istraživanje ili sam ja možda nisam to vidio, ali sam vido na 1.000 djece ali nemate rezultate, dok rezultati dođu mnoge stvari će se u međuvremenu dogoditi, kao i onoj općoj uredbi o zaštiti zapravo podataka tzv. GDPR obrascu, dakle sve je to pohvalno.

Dakle, s jedne strane morate zbog pristupa internetu paziti na prava djece, da mogu slobodno pristupiti, slobodne informacije, a s druge strane i one negativnosti koje vam se događaju na internetu jer čim vam se roditelji u tome pojave oni su vam influencer i to vam djeca ne vole. Što se tiče računalnih igrica, žao mi je vrijeme će mi ovaj ponestati, dakle tu imam svoj mišljenje, vjerujte mi imam 5 djece, prosjek vam je 6 sati, u tih 6 sati dakle moja djeca 30 sati su na igricama na internetu, to je prevelika opasnost, sve negativnosti koje iz toga proizlaze govori je i doktor Ćelić danas ovdje i o ovisnost o tim igricama, niz negativnih pojava, do čak određenih kardiovaskularnih da vam ne govorim, o tome smo govorili kad smo govorili o drogama. Pazite, kada vam se djeca na školskim odmorima, a i vi to pišete nemaju nikakvu interakciju već se igraju sa tim video igricama i koriste to vrijeme to je znak za uzbunu. Ja ne znam možda će ovo izazvati sablazan, ali govorim to iz iskustva. Dakle, djeca sa 12, 14 ili 16 godina koja su vam na video igricama njihova se fiziologija mijenja, oni vam nemaju uopće poriva, znate one prve ljubavi kad su 13, 14 i 15 godina, oni vam tog poriva više nemaju oni to imaju u virtualnom svijetu. Dakle, to je jedna velika opasnost, mi ne marimo možda toliko za te posljedice i ja bih volio da o tome se povede više računa. Spominjao sam Strategiju Vijeće Europe i onih 7 točaka, nemam vremena, a one su bitne. Dobro da o njima govorite, da ste upozorili Vladu i ovdje nazočna ministarstva, možda fali i nedostaje Ministarstvo kulture, ali o tome svakako treba govoriti. Pohvaljujem posebno vašu povelju ovu o sigurnosti djece na internetu u Hrvatskoj. Drago mi je i volio bih da se što više ljudi uključi u to, vidim da su uključili i ovi centri vezano za djecu od nasilja, da je HAKOM uključen i tri operatera i trebalo bi se puno, puno više ljudi uključiti. Dakle, traumatizirana djeca odrastaju u traumatizirane ljude i o tome voditi računa. I vi ste zaključili da bez dovoljno političke odlučnosti, s time se s vama u potpunosti slažem, da se stanje unaprijedi na svim područjima i razinama u našem društvu. Nijedna odobrena strategija, propis ili zakon to neće moći promijeniti ukoliko mi to ne želimo. Dakle, sve je na nama tj. na institucijama. I za sam kraj, evo pravobraniteljice ja vam predlažem, bez obzira koliko mali broj ljudi da u tom uredu formirate jedan tim koji će se upravo baviti ovim ovisnostima jer ono što mi sada dobivamo u RH to su zastarjeli podaci [[Upadica: Hvala.]] a oni su alarmantni.

Uvaženi zastupniče Babić, zanima me kako ćete glasovati o našem prijedlogu zakona da se registar pedofila javno objavi i zanima me što mislite o EU koja kaže da bi trebalo štititi privatnost pedofila i ne objavljivati njihova imena. Jer upravo smo takvo objašnjenje dobili od Vlade, da tobože nije u duhu EU da se kao njihova privatnost krši. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dakle ovaj vaš prijedlog zakona došao je u pravo vrijeme, u predizborno vrijeme i to je neviđen primjer iskorištavanja djece u predizborne svrhe apsolutno. Što se tiče samog registra pedofila, ja s tim nemam apsolutno nikakvih problema da se on objavi. Međutim, imam protiv onoga što se događa u RH, dakle i bez da se nešto dogodilo ili da su određena tijela koja to trebaju procesuirati ili institucije to napravile, dakle kod nas javnost odnosno mediji unaprijed osude ljude. To nije dobro, ta stigmatizacija nije dobra pogotovo jer smo mi jedna mala sredina i tu, da ali nije, ona kao takva nije dobra.

Uvažene kolegice i kolege, u svojoj raspravi u ime kluba, poštovanoj pravobraniteljici sa suradnicima, u ime kluba sam govorio o problemima koji su detektirani dosta dobro i objektivno opisani u izvješću pravobraniteljice, ali samo ostao dužan reći nešto i o mogućnostima poboljšanja sustava, o rješenjima koja bi unaprijedila zaštitu djece, njihov društveni i socijalni položaj i na koncu konca omogućila im odrastanje u kvalitetne ljude koji bi mogli samostalno brinuti sami o sebi i o drugima. Znači, mi već duže vrijeme primjerice slušamo najave iz Vlade, ne znam koliko godina, da će svako dijete imati dječji doplatak. Zašto se ta mjera na provede? Kad će se konačno provesti ja doista ne znam, mislim da sada, ako ikada su postojali uvjeti, da oni postoje sada, vidimo da se takva mjera uporno odgađa odnosno ne provodi. Mi smo u Živom zidu donijeli u HS i raspravili ovdje Zakon o oporezivanju banaka, njihove imovine, gdje bi se sva sredstva dobivena tim porezom koristila za djecu odnosno za demografske mjere. Predložili smo da se oporezuje samo 0,67% imovine banaka, što bi predstavljalo 2,5 milijarde kuna godišnje i to prvenstveno iz razloga što svugdje u europskim državama postoji i opći i posebni porez na banke, a kod nas ne postoji ni posebni, ni opći, kod nas ne postoji porez čak niti na bankovne transakcije, koje dakle, uobičajen apsolutno u svim državama EU. I kad smo mi donijeli, dakle, zakon koji minimalno, ponavljam još jednom 0,6% oporezuje banke, a istovremeno jako, jako puno bi značio za djecu, za majke, za roditelje, primjerice od toga poreza svako novorođeno dijete moglo bi dobiti 50.000,00 kn u gotovini, svako, baš svako, onda je vladajuća većina to sa podsmjehom ismijala ko neki populistički potez, sad opet brbljaju kako se tu radi o nekakvoj predizbornoj agendi iako smo mi Zakon o pedofiliji dali prije godinu dana, kad nikakvih izbora nije bilo na vidiku, niti opće potrebe da se o izborima priča, oni sad kažu, e to je bio vaš predizborni put. Oni uvijek nešto izmišljaju, nikad nije vrijeme, nikad nije vrijeme, sad je Uskrs, sutra je 1. maj, onda su izbori, onda je Dan neovisnosti, pa su praznici, pa se moraju zastupnici odmarati, pa spavaju, nikad nije dobro vrijeme. A dobro vrijeme je upravo sad, evo ovu sekundu je dobro vrijeme, šta imamo čekat. Koliko se prošle godine rodilo djece u RH? 37 000, rekord rekorda. Tko je za to kriv? Minus 16 000. Kolko ih se iselilo?

Ovdje se priča glavni problem u državi je zločasti Živi zid, oni su problem, njih treba, odmah sada stražu poslati, policiju, tenkove i onda će biti mir da začepimo ta pogana usta koja pričaju da nije kraljica najljepša na svijetu, neg je Snjeguljica. Uvijek kada treba birati između onih koji tlače i onih koji trpe, uvijek ova vladajuća većina bira one koji tlače. Kad treba izabrati hoćemo li štititi pedofiliju ili djecu, vladajuća većina štiti pedofile. Kad treba izabrati hoćemo li dati bankama ili novorođenčadi, oni daju bankama, oni hrane debelu gusku, to je njihovo, to je njihov predizborni program s kojim oni idu na Europske izbore, daju onima kojima ne treba, daju onima koji imaju za 1000 života, a siromašnoj djeci, a to ćemo jednom kad nas više ne bude, ne, brigo moja pređi na drugog. Zašto se uopće kod nas provode te mjere, 1000 puta smo rekli iskapčanja osnovnih režija poput struje, poput vode? Znate li da je u Irskoj voda besplatna? Zašto se ne slama dužničko ropstvo? Zašto se ne promijeni taj Ovršni zakon? Mi smo dali u proceduru potpuno novi Ovršni zakon. Zašto ne dođe vaš Ovršni zakon na dnevni red? Sutra je na dnevnom redu zakon Živog zida o Agencijama za naplatu potraživanja. Opet ćete pričati da su izbori, da ne znam, je petak i da treba požurit doma. Zašto dopuštate da se danonoćno teroriziraju obitelji pozivima nekakvih EOS Matrix, Kofejsa, B2 kapitala i drugih zombija koje bi trebalo sve istjerati iz RH, zalupiti vratima i sve te dugove obrisat. Zašto ne štitimo dovoljno trudnice? Pričate, kunete se u prava žena, a svi mi znamo da žena koja zatrudni jednom, već je jednom nogom dobila otkaz, a ako slučajno ostane na radnom mjestu kad se vrati, onda je u daleko lošijem položaju nego je bila prije nego je otišla na porodiljni. Zašto ne ulažemo u znanost i obrazovanje? Zašto nema dovoljnog broja stipendija za studente? Zašto ne riješimo pitanje besplatnih udžbenika nego spuštamo na razinu županija i gradova pa tko može, može, tko ne može, ne može. Zašto ne riješimo pitanje učeničkog prijevoza? Tisuću puta sam već rekao u ovom Saboru da u školama postoje gladna djeca. I da bi djeca u školama ta gladna mogla jesti, daj e potrebno 30 milijuna kuna, potrebno je manje nego za ne znam, terapiju jednim lijekom u SAD-u i vi godinama to nikako da riješite. U srednjoj školi djeca uopće ne jedu, nikakav obrok nemaju a ostaju ako se uračuna ponekad praksa i po 10, 12 sati u školi. U osnovnim školama djeca jedu isključivo tamo gdje postoji kuhinja, gdje kuhinje nema, djeca ne jedu a takvih su škola gotovo polovica. I imate prijedlog da se daju sredstva, da se toj djeci u školama gdje nema kuhinja jednostavno dovoze obroci, da im se dovoze. I da se isto tako u srednjim školama organizira neka vrsta prehrane ali uporno sjedite na ušima i uporno vas to ne zanima. Ali šta vas zanima, zanima vas da date 5 milijardi kuna štetočini koja vodi Ministarstvo zdravstva, za njega ćete dati 5 milijardi kuna u jednom mandatu. Tapšat ćete ga po leđima i reći super, jako dobro radiš svoj posao. Dat ćete 5 milijardi kuna za Uljanik koji su razorile vaše Vlade u suradnji sa lokalnim politikantima. I prošle godine u prosincu kad je ostalo 350 milijuna kuna od nabavke kanti koje fala bogu nikada nisu stigle, rekao sam vam i dao amandman, dajte bar sad za tu gladnu djecu jer je bio višak u proračunu. ni onda niste htjeli dati. Trebamo li se onda uopće čuditi da u Hrvatskoj djece više nema, trebamo li se uopće više čuditi da u Hrvatskoj više nema mladih radnika, trebamo li se onda uopće čuditi da 70% srednjoškolaca želi napustiti RH odmah po završetku školovanja? Kad ćete konačno kao što kaže g. Babić, učinit sve što god možete vi političari da se ovo pitanje kvalitetno riješi?

Kolega Bunjac, vi se čudite kako ova Vlada nema 30 milijuna kako ste rekli, da bi se osiguralo to da nijedno dijete u hrvatskim školama ne bude gladno odnosno da bi mu se osigurala prehrana. Pa naravno da nema. Kad će trebati 72 milijuna kuna godišnje za zapošljavanje 500 novih ljudi u administraciju, izmišljeno, novog izmišljenog Državnog inspektorata koji je osnovan da bi g. Mikulić mogao postati glavni državni inspektor. Znači duplo više će se izdvojiti za novo zapošljavanje ljudi od recimo koliko će se subvencionirati stambeni krediti mladim obiteljima ove godine a nema se ni za ovih 30 milijuna kuna za prehranu djece u školama. To sve ogovori o prioritetima ove Vlade gdje su tu djeca a gdje su novi uhljebi jer baš me zanima kako će bit zaposleno tih novih 500 ljudi u administraciji. Uvažena zastupnice Glasovac, znači naravno da je uvijek pitanje prioriteta što je nama bitno, što nam je bitno i mi kad pogledamo proračun za 2018. g. jasno vidimo koji su se stavke povećavale a koje stavke su ostajale iste ili su se čak smanjivale. Znači mi smo već sada među europskim državama samo dno po izdvajanju za obrazovanje. Znači mi imamo, koliko, manje od 3% proračuna izdvajamo za obrazovanje a postoje države gdje ima 8 i 11% da se dakle izdvajaju ogromna sredstva i gdje se djeca mogu nesmetano školovati praktički sve do stupnja doktora znanosti ali za što mi imamo, mi imamo za avione i za oklopne brodove.

Evo čitav dan danas razgovaramo, raspravljamo o izvješću pravobraniteljice za djecu za 2018. g. i svi mi tu bez obzira s koje strane dolazimo, složit ćemo se da brojna djeca u Hrvatskoj trpe i na nama je da učinimo sve kako bi što manje djece trpilo i kako bi napravili napredak u odnosu na ono što je bilo 2018. a da ne kažem i ranije. Naime, pravobraniteljica je tu zaista potanko osvrnula se na brojne kategorije djece i nastojala zaštititi djecu i migranata, prosjaka, djeca u konfliktnim roditeljskim odnosima, zaštita djece stranih državljana, posebno je obradila prava djece čiji su roditelji u zatvoru, posebnu pažnju obraća i darovitoj djeci, djeci koja mijenjaju razredne skupine i slično. Na svima nama je da učinimo nešto kako bi toj djeci bilo bolje. Međutim čini mi se da danas u raspravi svi smo govorili o tome što bi tko trebao napraviti, znači Ministarstvo demografije je krivo za jedno, Ministarstvo zdravlja za nešto drugo, pravobraniteljica bi trebala uočiti treće a ne razmišljamo o tome što mi možemo učiniti u ovoj sabornici i što mi činimo, na koji način mi štetimo nekoj djeci ili traumatiziramo ih. Ja bih rekla da nam se čini da nešto nije u našoj nadležnosti kad izgovaramo takvo teške riječi za nekog kolegu, a evo i u posljednje dvije rasprave i replike čuli smo koješta. Znači vladajuća većina štiti pedofile, mi vladajući lažemo, mi smo korumpirani, neke od naših kolega su umiješani u mega afere sa prostitutkama, kokainom, davali su se ili namještali milijunski poslovi i slično. Sve to objavljuju mediji, a onda dolje na Facebook-u dolaze još sočniji pridjevi i komplimenti, spodoba, tuka, laže, lopov i slično. Je li razmišljate kako je djeci tog dužnosnika kad tako nešto pročita? To čitaju i roditelji njihovih školskih kolega pa onda to se isto tako provlači i kroz školu. Ta djeca jako puno trpe i traumatizirana su. Kao što se kaže i stoji u izvješću, za prava djece čiji su roditelji u zatvoru, kaže, zločin nije moj, ali kazna jest. Ta djeca nisu birala da njihov roditelj bude dužnosnik, pa čak ako i napravio nekakav grijeh, a često puta znamo da natpisi u novinama su bombastični da bi se kasnije utvrdilo da ništa od toga nije istina. Međutim, to je više teško pokupiti. Što mislite kako se osjeća osnovnoškolac kojeg roditelj vodi u školu u predizborno vrijeme i na plakatu svog roditelja koji je kandidat za načelnika, gradonačelnika i sl. vidi počupane oči, da ne kažem ženi nacrtane, u najboljem slučaju nacrtani brkovi ili nešto drugo. Posljednji su tjedni, mjeseci škole. Kad dolazi roditelj na konzultacije ili traži prijem kod razrednika, bilo kojeg djeteta, to je odgovorni roditelj koji traži da se pomogne njegovom djetetu, da ga se još jedanput ispita i sl. Ako to radi dužnosnik, to je onda pritisak na profesore, za veću ocjenu, zato možeš doći i u novine i sl. Mislim, hajmo barem mi tu svi koji, većina nas ima djecu i mislim da su ovo teme koje mi vrlo često kad, nešto spomenemo neku priču, neku crticu koju nam je dijete proživjelo proteklih dana ili tjedana nema kolege, opet kažem, bez obzira sa koje strane dolaze, a ima djecu, da neće ispričati, evo, tako i moje dijete je doživjelo ovo ili ono. Hajmo bar voditi računa da ne koristimo teške riječi, a da ne kažem neosnovane jer posebno medijska popraćenost, online komunikacija i sl. nanosi veliku bol, jako traumatizira svu tu našu djecu. Hajmo mi u ovoj sabornici pokazati da cijenimo dijete našeg kolege bez obzira sa koje strane dolazi.

Hvala lijepa. Znači, zastupnice Juričev, u potpunosti se slažemo oko toga da ne treba napadati osobe nego da treba napadati politike, treba napadati sadržaj, treba kritizirati sadržaj. Na koncu konca, nuditi kontraargumente i rješenja. Evo, mi bi recimo u Živomu zidu doista voljeli da svi ljudi u Hrvatskoj budu sretni i zadovoljni bez obzira iz koje stranke dolaze, mi se zalažemo za to da i vi budete sretni, da i članovi SDP-a budu sretni, da budu sretni ljudi bez obzira na svoju rasu, bez obzira na svoju nacionalnost, bez obzira na svoju vjeroispovijest, bez obzira na svoj spol. Tako bi trebalo biti.

Hvala kolega Bunjac, čini mi se da ste se nekako sad u ovoj replici i malo primirili, ali evo, prilika, vama nisam dala repliku, naime, kad ste govorili o besplatnim obrocima treba znati da u osnovnim školama u Hrvatskoj imaju pravo na besplatne obroke, bilo preko Zaklade za djecu, bilo financiranje iz EU fondova onih najpotrebitijih. Evo, mene zanima, vas kao ženu i majku, kako komentirate to što HDZ odbija da Registar pedofila bude javno dostupan kako bi i drugi roditelji znati tko su pedofili u njihovoj blizini i kako komentirate tu, ja bih rekao od strane EU nazivanje pedofila nekakvom zaštićenom kategorijom čiju bi privatnost trebalo štititi od strane EU jer u odgovoru Vlade RH ističe se da je EU nesklona tome da imena pedofila budu javno objavljena jer tobože kao kako bi se oni osjećali, itd., a za žrtve nitko ne pita kako su se ta djeca osjećala, to nikog ne zanima.

Kolega Pernar, ja sam Branka Juričev-Martinčev, za vašu informaciju. Majka sam troje djece i mislim, kad govorite o pedofilima da svi mi koji smo roditelji imamo isti stav.

Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege. Kad govorimo o ovome onda se moramo pozvati na ono što djeca, koja djeca imaju pravo i koja ostvaruju prava koja su propisana, pa tako moramo znati da u Hrvatskoj prema studijama samo 40% prema studijama na svim i europskim, samo 40% djece ima mogućnost da idu u dječje vrtiće. Trećina jedinica lokalne samouprave nam ni mogućnost niti da upiše jedno dijete u dječji vrtić, što znači da je porazna to slika RH, koja se nalazi na dnu. Mi kada govorimo o dječjem vrtiću, onda govorimo o tome, da ta djeca imaju puno manju šansu, … [[Govornik se ne razumije.]] šanse da postanu visoko obrazovani i to je prema studijima, dokazano, da su vrlo male šanse, da djeca koja nisu imale, išli u dječji vrtić, kao odgojno obrazovnu ustanovu. Ne smatram dječji vrtić čuvalište, nego oni koji su imali prilike da se socijaliziraju, Hrvatska je tu na dnu i tu su razlike po županijama ogromne, recimo Grad Zagreb, ima taj nekakav dosegnuti standard kojeg je Europskog vijeća i EU zadala u Barceloni 2002. g. da će do 2020. g. biti znači, negdje potrebno na tom cijelom području EU, 90% djece, taj nekakav standard do 2020. Međutim, nažalost, Hrvatska je ponavljam, na dnu, po pitanju mogućnosti djece, da iđu u dječje vrtiće. Imamo mi brojne lokalne samouprave, ali ponavljam, 161 lokalna samouprava, nema mogućnosti da upiše jedno dijete, a djece ima, što znači da je i to jedan od vrlo velikih razloga ili bitnih razloga, zbog čega mlade obitelji odlaze, jer njihova djeca od 3-6 g. ne mogu biti u odgojno obrazovnoj ustanovi, što je dječji vrtić, jer ponavljam, ti dječji vrtići, imaju odgojnu obrazovnu funkciju. Ponavljam u Zagrebu je dostignut standard na 90% prema istraživanjima i prema statistikama, međutim, imamo i mi tu županije, koje su niti 10%, 15-tak, Bjelovarska ima, Slavonsko brodska, pardon, ima negdje oko 15-tak% … [[Govornik se ne razumije.]] djece mogućnost da budu u dječjem vrtiću i to je, u Hrvatskoj, znači su djeca nemaju jednaku šansu, znači u 2/

Kada o ovome govorim, govorim i o Gorskom kotaru, bio sam u Vrbovskom, evo kolega Sladoljev, nemoguće je da oni sa financijskim svojim omotnicama, kapacitetima, proračunskim, sve lokalne jedinice, uopće omoguće dječji vrtić i onda je preskup roditeljima i doslovno u tome trenutku, više nemamo ni osobe koje se bave predškolskim odgojem, nemaju ni radno mjesto, a i nemamo mogućnost da ostvarimo vrtić. Još jednom ponavljam i naglašavam da je to pravo djece. jedan od velikih problema, o čemu županije bi trebale skrbiti je zdravstvene usluge. Ja mogu kazati sada u svojoj županiji, a vjerujem u Splitsko dalmatinskoj koja je najveća poslije Grada Zagreba, najveća županija, da nemamo recimo pedijatra.

Nedavno je bila i tematska sjednica na moj prijedlog u Splitsko-dalmatinskoj županiji za veliko čudo po prvi put su svi bili jednoglasni za mjere koje sam predložio koje, koje naravno nisu dovoljne bez centralne države. Ja opet ponavljam, ne može se dozvoliti da djeca zbog sistematskih pregleda se odgađaju zato šta jednostavno liječnica ne može jedan pedijatar primiti 500 djece dnevno. To je nemoguće. I tu je ona i županija i država koje moraju sustavima domova zdravlja pripomoći, pomoći, subvencionirati te liječnike da ostanu na tim područjima a ne da 10 godina nije raspisana specijalizacija za pedijatra, brojni su otišli u mirovinu i naravno da ravnatelj doma zdravlja, niti ga je bilo briga, niti ga je bilo zanimalo i naravno da tako ne može funkcionirati zdravstvo. I to je jedan od razloga zbog čega ljudi odlaze zbog, jer ne mogu zdravstvene usluge a imamo veliki broj županija, znate, imamo viška primljenih činovnika.

Ali ne ulaže se u specijalizacije planski jer vrlo je lako izračunati koliko ljudi. I zato ja evo, pravobraniteljice nadam se da ćemo mi evo kao saborski zastupnici a poglavito izvršna vlast koja nas vrijeđa kad predlažemo da smo čobani, da bolje da nas nije Zagora rodila, kada sam ovo predlagao tada je takva bila reakcija, oni se hvale da je sve u redu.

Poštovani kolega Bulj, dok sam bio u zakladi za djecu, hrvatskoj zakladi za djecu primijetio sam jednu činjenicu, to je čista statistika da udruge koje se brinu dakle za djecu s teškoćama i djecu koja sa autizmom, sa Down sindromom u ruralnim područjima puno manje se financiraju od onih koji su u Zagrebu upravo zbog toga što su ostavljene na milost i nemilost europskih fondova. I onda sam postavio pitanje zašto je to tako i onda sam dobio odgovor da te udruge nisu kapacitirane da povlače iz eu fondova, ni administrativno ni stručno, onda sam rekao da bi država, odnosno zaklada trebala obučiti te ljude da to rade jer je ogroman nesrazmjer upravo u takvim dakle stvarima. Većina ljudi su ti volonteri u tim udrugama i praktički oni puno lošije prolaze od onih koji su u urbanim sredinama. Kolega Sladoljev, rekao sam da Hrvatska jednostavno jedinice lokalne samouprave osim što imaju, imamo brojne načelnike, gradonačelnike, zamjenike, skupštine, vijeća, tajnice, činovnike, nema sredstava za kao što su dječji vrtići ili djeca sa Down sindromom ili nemaju svoje fiskalne kapacitete osim bogatih gradova ali malo ih je nažalost bogatih, ja bih volio da ih je više bogatih, znači da mi imamo previše jedinica lokalne samouprave i jednostavno koja nije u mogućnosti osigurati pa tim, najpotrebnije toj djeci minimum, minimum dostojanstva i minimum financijska ... [[Govornik se ne razumije.]] I jednostavno sredstva EU se nisu dovoljno povlačila i po tom pitanju smo mi na dnu EU, mi smo samo povukli od 10,5 milijardi kuna 17% što znači da smo na dnu EU uza sve hvalospjeve ove vlasti ali trebamo sagledati van ovih svjetala, ja živim u Dalmatinskoj zagori i vjerujem do kraja života da se trebamo truditi Izvolite. Kolega Bunjac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Gospodine Bulj, znači vi kažete kako u Hrvatskoj ima problema sa upisom djece u vrtiće, kako mnogi roditelji jednostavno ne mogu platiti ta sredstva, po 1000 kuna je koliko već vrtići koštaju, ne daj Bože da imaju dvoje ili troje djece vrtićke dobi, imamo problem sa besplatnim udžbenicima, vidjeli smo prošle godine da bi 100 milijuna kuna trebalo za svu djecu u Hrvatskoj, da se ni to ne može platiti. Ne može se osigurati 30 milijuna kuna za gladnu djecu u školama a istovremeno se može osigurati 5,5 milijardi kuna za dugove veledrogerijama koje je stvorio ministar Kujundžić. Pa kako je moguće da imamo 5,5 milijardi kuna za nečije rasipništvo a istovremeno nemamo 150 milijuna kuna za budućnost ove zemlje a to su djeca? Kolega Bunjac, sve što ste rekli ja mogu potpisati, izrekli ste činjenicu i ne smatram vas kao što će nam reći ovi vamo populisti, ja smatram da su oni ovamo populisti jer baš sam ja bio predložio bio amandman, još vi niste u Saboru bili, predložio sam amandman u mandatu da se znači udžbenici budu besplatni. Ali kada sam u Sinju to riješio, odmah je župan trčao i rekao evo svima besplatne udžbenike. Pa dobro, ja to ne smatram da je to populizam da u nerazvijenijim područjima RH imamo besplatne udžbenike, dapače, ako može biti u Zagrebu ne vidim niti jedan razlog da ne budu besplatni udžbenici i na cijelom dijelu RH.

Poštovani kolega Bulje, meni je drago da vas zanima problematika, nazivate nas populistima ali ovaj put ste ispali vi populisti zato što ne priznajete da ova Vlada prvi puta uložila Ministarstvo obitelji 100 milijuna kn, potpisanih ugovora za vrtiće, a 300 milijuna kuna, za prilagođavanje radnog vremena dječjih vrtića, kako bi se roditeljima omogućilo da i za vrijeme radnog vremena popodne mogu djeca biti u vrtićima. Da je Ministarstvo poljoprivrede, 860 milijuna kuna, isto tako odvojilo za rekonstrukciju, izgradnju vrtića, pogotovo u ruralnim sredinama. Dakle, ja jesam za to da se kritizera ono što nije dobro, ali isto tako bilo bi korektno, i sa strane opozicije da se prizna ono što je vlada napravila. Kolegice Jelkovac, malo ste pomiješali lončiće, ulaganja u objekte, nije dovoljno, vjerujte mi da nije dovoljno, da imamo previše i praznih škola u 2/3 Hrvatske, koje bi se mogle i sa puno manje novca i ulaganja urediti i to da budu dječji vrtići.

Bitno je osigurati na tome području, da siromašne obitelji, a to su ugl. siromašnije obitelji na tim područjima, njihovi roditelji, imaju mogućnost da država im omogući, preko, decentraliziranih sredstava i pomoći da ne plaćaju dječje vrtiće na tom području.

Da li znate, da je samo 21. prosinca prošle godine, Vlada RH, potpisala 113 ugovora za izgradnju novih vrtića iz EU fondova iz programa ruralnog razvoja i kada tome pridodamo još prethodno potpisanih 57, znači ravnih 200 novih će se raditi u područjima, u ruralnim područjima, znači u naseljima ispod 5000 stanovnika. Zbog velikog interesa ta alokacija je i povećana, kako bi mogli dobiti i što veći broj vrtića.

Znači, vi, gospodo, niste podržali, da u Drnišu, u vašem zaleđu vodičkome, djeca nemaju i njihovi roditelji mogućnost, da imaju mogućnost besplatnog dječjeg vrtića. Da onaj dio koji roditelji plaćaju, da im subvencionira država. Vi niste za tih, nekakvih 200 milijuna kuna, koje smo predlagao ja, za 2/3 Hrvatske niste prihvatili, vi ćete izgraditi zidine, ali vjerujte mi, pod ovih svjetala i ovih PR kojima šaljete poruke vama i kolegici ispred, da hvalite neobranjivo, nemojte hvaliti i spustite se na, pa otiđite u Drniš, vi žive blizu, otiđite u Knin, otiđite u Sinjski, Cetinski dio. Vidjeti ćete, osim sada predizbornog asfaltiranja i osim posjeta ministara koji pojedu ono janjaca što je ostalo, ništa za vama nije ostalo, što se tiče djece. Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Bulj, vi ste veći dio svoje rasprave, posvetili, raspravi o dječjim vrtićima. Podsjetiti ću vas da je prošle godine Vlada alokacijom sredstava osigurala 800 milijuna kuna i da sve općine i gradovi, koje su imale gotovu projektnu dokumentaciju za izgradnju vrtića su na tom natječaju prošli. Tako recimo u Varaždinskoj županiji, osim ruralnih dijelova, Martijanec, Bednja, Ilija, Vinica, Vidovec, prvi put nakon 30 g. gradi se zgrada jednog dječjeg vrtića u Kučanu. Međutim, ono što je bitno, a i to ste vi naveli, pitanje održivosti tog vrtića, pogotovo u tim malim sredinama. Pa ako smo za to da svaka općina ima na svom području zgradu vrtića, što je mislim poželjno, to ne znači, da svaka zgrada mora imati svoju pravnu osobnost, odnosno, više općina može formirati jedan vrtić. Kolega Stričak, ponoviti ću još jednom, nije problem objekata, imamo dovoljno praznih škola, imamo dovoljno praznih ustanova, znači čak, objekti nisu s određenih prenamjena i dostizanje standarda, koje mora imati, za otvoriti vrtić, nije više problem. Problem je šta, 60, znači 161 jedinice lokalne samouprave nema mogućnost jedno dijete, da, bilo, mislim za jedno dijete osigurati novac.

Znači mi moramo subvencionirati, kao država, kao i druge države, naše roditelje, da ostanu tu na tom području i da njihova djeca imaju mogućnost ostanka na tome području i zbog toga u nekim županijama nemamo ni 10 Uvažene dame i gospodo, danas sam imao 2 izbora, jedna mogućnost je bila, da ujutro slušam gospođu kako objašnjava kakvo je stanje sa djecom, odnosno, zaštiti djece, a druga mogućnost je bila, da odem kod gospodina Šuloga u Bistru i nabavim sadnice indijanske banane i mongolske borovnice. I između ta dva izbora, procijenio sam da mi je pametnije otići u nabavu tih voćaka, odnosno, bobičastog voća i da to zasadim, nego da slušam ovo prepucavanje, a zašto objasniti ću. Mi danas u školama djeci dajemo nezdravu hranu. Svo voće, koje dajemo učenicima je kemijski tretirano, najčešće se radi o jabukama ili čemu god već. A zašto? Zašto školski objekti, odnosno, okućnica oko škola, zašto tamo ne raste voće koje možda nije kemijski tretirano odnosno koje ne treba uopće kemijski tretirati. Zašto mi imamo tako prekrasnu i veliku zemlju s toliko puno površine a ljudi ne sade voćke. Zamislite u Međimurju romska djeca kolika bi htjela jesti borovnice ali ih ne jedu samo zato jer su skupe, jer nemaju novaca za njih, a ne znaju da ih mogu zasaditi, da ih mogu jesti koliko god ih je volja. Htio bi ispričati par riječi o indijanskoj banani, odnosno paw paw se zove iz Sjeverne Amerike, radi se o voću koje ima prekrasan okus mješavine manga, banane i ananasa, raste u sjevernoj klimi i zasadio sam u vrtu čak tri sadnice toga, zasadio sam trešnje, zasadio sam jabuke, kruške, šljivu jednu, čak sam zasadio jednu mongolsku trešnju, onda sam zasadio borovnice američke, sibirske i na kraju danas i mongolske. Zasadio sam vinovu lozu koja je otporna na bolesti i koju ne treba kemijski tretirati, dvije breskve vinogradarke i jednu običnu breskvu. Htio bi ukazati naravno što se bobičastog voća tiče, zasadio sam još aroniju, jostu, ribizl crni, crveni, goji bobice itd. Ali što vam hoću reći? Djeca danas jedu nezdravu hranu, to je glavni problem. Roditelji štede na djeci, država štedi na djeci, svi štede na djeci. Zašto se oko škola ne zasade voćke koje ne treba špricati? Vi kada uzgajate recimo breskve, one sorte koje nisu otporne, vi tada sebi ne možete priuštiti da dođe neka bolest jer vam ona može smanjiti urod do recimo 20% a vama je urod 20% više ili maje, ovisi o tome da li ćete biti u plusu ili minusu i zato svi kemijski tretiraju voće. U suštini voće ne bi uopće trebalo kemijski tretirati ali ta utrka za profitom i orijentiranost ka profitu je dovela do toga da se svo voće kupuje, da ljudi voće ne uzgajaju i da to voće koje kupuje kemijski je tretirano i nije zdravo. Djecu bi trebalo učiti prirodi, trebalo bi ih učiti biljkama, trebalo bi ih učiti da raspoznaju razno bobičasto voće, da shvate da postoje kupine bez trnja npr., da postoje ove mongolske borovnice koje rastu poput stabla, prekrasna stvar, daju kile plodova. Zamislite koliko bi djeca bila sretna i vesela da to imaju. A najveći strah koji ljudi imaju kod sadnje voćaka je da će im netko drugi jesti, neka djeca ili susjedi itd. Znate kako sam ja doskočio tom problemu u našem vrtu? Nisam zasadio jednu borovnicu ili dvije. Zasadio sam 5 američkih, 9 sibirskih i dvije mongolske borovnice tako da se svi mogu na jesti tih borovnica. Nisam zasadio jednu indijansku bananu, zasadio sam ih tri. Zasadio sam u konačnici tri trešnje, imaju i dvije višnje. Jedna vinogradarka može dati, breskva, 130 kg ploda, zasadio sam te dvije i jednu običnu. A zašto se oko škola to ne sadi? Zašto ljudi ne sade voćke i bobičasto voće u Hrvatskoj? Zbog ljudske gluposti i okrenutosti ka profitu. Zato jer imaju strah da će netko drugi jesti njihovo voće. Pa neka zasade tog voća više, pa koliko god da ljudi jedu, neće moći sve pojesti. Ima ona priča zašto kradeš tuđe voće, oprosti mi oče, ali mi fali vitamina. Pa taj jednostavan problem se može riješiti samo sadnjom više voća. I kad sam posadio sve te voćke onda je netko postavio pitanje a kome bi onda voćari prodavali svoje voće. Pa ljudi, ne može interes jedne grupe ljudi biti iznad interesa djece, odraslih i zdravlja ljudi. Vi znate da dolazi do toga da pada plodnost u Hrvatskoj, sve više je neplodnih parova, pa jel se pitate da li kemijsko tretiranje raznim herbicidima i pesticidima ima veze sa tim? I apeliram na vas da djelujete na škole koje imaju velike okućnice na kojima su ili gole livade ili se radi o recimo o stablima koja ne donose nikakve plodove da zasade breskve vinogradarke, da zasade vinovu lozu koju ne treba špricat. Ako se boje tipa visine da se djeca ne penju, pa neka sade stvari koje niske, znači grmolike, tipa sibirske borovnice, goji bobice, i to se samo reže i moći će svi imati tih bobica. Posebno apeliram ljude u Međimurju, znači na romsku populaciju tamo, želim im reći da nisu svjesni koliki kapital imaju u svojim rukama, da zemlja na kojoj raste gola trava može davat fenomenalne plodove. Kilogram ovih indijanskih banana je 20 kuna, otkup u veleprodaji. Pa zasadite par takvih stabala, vi već imate prihod, a da ih zasadite 80, imate velik prohod, imate 25 000 kuna godišnje. Da zasadite malo više, da zasadite njih 150, pa to bi bila lova do krova, mogli bi se bavit svi voćarstvom. Pozivam državu da da Romima zemlju, koji god Rom želi sadit, koji god ima volje za tim, dajte mu zemlju, neka radi, neka sadi. Svakom čovjeku, svaki pedalj naše zemlje koji nije obrađen, neka se sadi voće i želim još jednu stvar reći. To voće ne traži nikakvu brigu oko sebe.

Jeste vi svjesni, treba samo orezivat. Kolika djeca bi se radovala trešnjama u školskim kantinama ali trešnje nema, odgovor je zato jer su skupe. A imaju okućnice oko kojih mogu zasadit trešanja koliko hoće. Ali o tome se ne uči, o sađenju biljaka, o cijepljenju biljaka, o solitarnim pčelama, o bumbarima, o njihovoj funkciji u okolišu, djeca to ne znaju.

Koliko ih je puta profesor odveo u botanički vrt ili u voćnjak ili gdje god? Znate koji je odgovor? 0 puta, pa ne može se biologija učiti iz knjiga, mora se doći na mjesto radnje, mora se vidjeti te biljke, ali nažalost, nažalost vi gospođo pravobraniteljice za djecu o tom problemu uopće ne govorite. Vi taj problem ne vidite. To je žalosno. Trebali bi vikati na sav glas. A još bi jednu stvar htio istaknuti. Jako velik problem je taj da registar pedofila, ima ih preko 1.600 nije javan i na taj način bi se isto djeca mogla zaštititi jer bi njihovi roditelji mogli znati tko su pedofili u njihovoj okolini, ali nažalost ne znaju jer HDZ ne želi da bude javan. Samo ove dvije stvari, da učinite registar pedofila javnim i da se konačno krene u sadnju bobičastog voća i svog drugog voća il tih domaćih sorti koje ne traže veliko kemijsko tretiranje razveseli biste puno djece, promijenili bi i svijest odraslih. Jednostavno cijelo društvo bi počelo jesti zdravu hranu, pa ne može se svemu vrijednost iskazivat u novcu. Zdravlje ljudsko mora biti prioritet, a vama do ljudskog zdravlja nije stalo. Hrana koju dajete djeci u školi je nezdrava, ono što je najzdravije i što bi trebali, a to je voće i bobičasto voće, a toga im dajete na kapaljku i to je isključivo kemijsko tretirano. Površine oko škola zjape prazne. Djecu bi se moglo učiti toliko o bilju i o plodovima tog bilja da je to nevjerojatno, ali nažalost ova Vlada nema tu volju, ali mi iz Živog zida imamo. Imamo sada završne riječi u ime kluba zastupnika, najprije poštovani zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo. Kolegice i kolege, uvažena pravobraniteljice, šta na kraju kazati nego da su djeca sve. Mi moramo zaštititi našu djecu i naravno omogućiti im da imaju svi isto pravo i da imaju svako dijete na cijelom teritoriju RH isti, istu mogućnost.

To nije mali novac, tko ima 2, 3 djece i ako ćemo pomicati, premda su brojne lokalne samouprave same donijele određene mjere, ali evo rezultati su porazni, Hrvatska je na dnu po tom pitanju. Kao što sam rekao da jedino, da 40% djece nema tu šansu. Također, zdravstvene usluge ono što je skrb i ministarstva i Vlade i Ministarstva zdravlja, a pogotovo županija, da omoguće da svako dijete ima mogućnost pedijatra. Ja znam da su problemi u zdravstvu, ja znam, međutim, ako nemamo zdravstvene usluge, ako nemamo vrtiće, ako nemamo besplatne udžbenike, al to sve na tim područjima nerazvijenim mora država pomoći. Jel nije problem toga djeteta što Hrvatsko ima 500, više općina i gradova nego Kina i Amerika zajedno. Šta imaju više načelnika i gradonačelnika nego Kina i Amerika zajedno. Nije to problem toga djeteta ni toga područja. I ne smijemo dozvoliti da je gore sada u Hrvatskoj, kad smo samostalna, postali smo samostalna, suverena Republika Hrvatska da imamo manje djece, nego kad su bili Turci i poslije Turaka svi zajedno na područjima koji su bili demografski potentni, kao što je Dalmatinska zagora, Slavonija, pa čak i zaleđe Dalmatinske zagore, Hercegovina, Ravni kotari, Skradin, sad su ta područja prazna, doslovno prazna.

Ako mi ne omogućimo tim roditeljima da nemaju im djeca vrtić i da nemaju zdravstvenu sigurnost vjerujte mi da neće tu ostati, neće ostati. A mi jedino što imamo mogućnost kao i ostale članice EU Europe koje su to riješile. Riješile su, ja sam to predlagao ovdje uvažena pravobraniteljice, al tada je s ovoga mjesta ministrica Žalac rekla, bio sam s majcom Zagora me rodila, ja s tim nemam problem nikakav, ja sam naglašavo na taj problem na taj način, rekla je bolje da vas Zagora nije rodila. Nakon ovoga što sam ja rekao, da vi meni sad reće bolje bi bilo da vas Zagora nije rodila.

Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana pravobraniteljice za djecu sa suradnicima. Javio sam se za ovu raspravu potaknut izlaganjem kolege Pernara koji je spomenuo kako bi trebalo pronaći neka rješenja i za romsku djecu osobito u Međimurju ih ima puno i kao osoba koja je 15 godina radila bez prestanka u školi sa romskom djecom, moram doista reći da bi na tom problemu konačno trebalo poraditi jer to kako žive romska djeca, to je stvarno van pameti ponekad. Naša djeca žive vrlo teško, ali tamo pak stvarno možete vidjeti slučajeve za rubriku vjerovali ili ne i kaže zastupnik Pernar da bi trebalo Rome nekako zaposliti i ja se tu slažem. Trebalo bi konačno početi rješavati pitanje zapošljavanja Roma umjesto ove politike koju mi imamo, a to je politika tjeranja Roma u geta, gdje mi imamo 12 isključivo romskih naselja u Međimurju, bez i jednog jedinog Hrvata, gdje im se daju socijalne pomoći i dječji doplatci koji se u pravilu ne troše namjenski, znači ne troši se namjenski. Vrlo malo tih novca koji se daje za te dječje doplatke dolazi do djece. I onda imamo strahovite probleme socijalne, obrazovne, praktički imamo ljude koji su nesposobni brinuti sami za sebe čitavi život. Bio sam, posjetio sam sva ta sela, u nekad je vrlo opasno ući, opasno po život, bio sam u tim kućama, vi imate u jednoj kući, ne znam, 12-toro djece, oca, majku, 3 psa, na ne znam, 10 kvadrata nekakve improvizirane kućice. I ta djeca koja su dolazila u školu, koliko god smo im mi učitelji pokušavali pomoći, nismo im mogli pomoći. Ja sam razgovarao sa djecom i rekao sam im, nemoj biti toliko agresivan, nemoj biti toliko lošeg ponašanja, probaj se nekako korigirati, inače ćeš završiti u popravnom domu. Inače će završiti u zatvoru, a sav odgovor te djece je bio učitelju, ja sam se rodio za to da idem u zatvor. To je moja misija. Zamislite kako jezivo kad vam to kaže dijete u 5., 6. razredu i odlazili su u zatvore i ti isti učenici koji su mi tako govorili sad sjede u zatvoru dok ja ovo ovdje govorim. Znači to nije potrebno biti prorok, to je jednostavno tako.

Imamo još jednu priču, nikad je neću zaboraviti o toj romskoj djeci, kad sam, recimo u 5. razredu na satu povijesti govorio da su stari Egipćani vjerovali da kad čovjek umre nastavlja živjeti isti život kao i do sada, samo na drugom mjestu. A romska djeca su me gledala, jedan od njih je ustao i rekao, učitelju, molim vas, ako je to istina, ja bih radije umro. Znači, to su strašne priče koje su mi se, ono, urezale u sjećanje na neki način za cijeli život i s te strane pozivam pravobraniteljicu, a ne samo nju nego sve institucije, sve zastupnike, sve ministre, da konačno krenu u sustavno rješavanje te romske problematike, ali ne na način da se Rome isključuje i da im se daje ta nekakva socijalna pomoć koja se nenamjenski troši, nego baš obrnuto, da se krene u obrazovanje i u njihovo zapošljavanje, da oni budu samostalni građani koji će brinuti sami za sebe i na koncu konca, nešto korisnoga doprinositi društvu. Mi danas imamo situaciju u Međimurju da jedna dakle manjina, koja ima 6-7% udio u stanovništvu, počini 70% kaznenih djela. Ne znam. A sada će riječ uzeti poštovana pravobraniteljica za djecu, ja sam siguran da će se ona osvrnuti i na indijanske banane i bumbare i sve ostale važne stvari koje su vezane izravno uz njen rad. Izvolite. Evo, na početku svog obraćanja, htjela bih zahvaliti zapravo svima koji su danas aktivno učestali u ovoj raspravi. Željela bih zahvaliti na zapravo svim sugestijama i prijedlozima koji su na neki način upućeni za unaprjeđenje rada Ureda pravobranitelja za djecu, a isto tako i onima koji su se odnosili na izradu ovog opsežnog dokumenta kojeg mi svake godine izrađujemo, dakle u odnosu na izvješće. Tu moram reći da se radi o jedinom možda dokumentu koji daje sveobuhvatan i cjeloviti pregled stanja prava djece u RH. Zbog toga je on možda i opsežan, što se tiče same debljine, pri čemu on, nastojali smo njime obuhvatiti sva prava djece budući se ona međusobno ne razlikuju. Dakle, sva prava koja je predvidjela Konvencija o pravima djeteta su jednako vrijedna, jednako važna i bilo im je potrebno posvetiti jednako pažnje. Moram reći i da se ovo izvješće ne temelji na nekom površnom dojmu, ne temelji se na nekom, rekla bih mišljenju ili promišljanju, već se temelji na sveobuhvatnom pristupu, konkretnim podacima i podacima koji su dobiveni u direktnom i neposrednom kontaktu sa prijaviteljima i sa djecom, dakle o podacima na koji nam ukazuju sama djeca. Danas smo se tijekom rasprave susreli sa brojnim temama, teme su bile od povrede prava djece na zaštitu od spolnog iskorištavanja i zanemarivanja. U sklopu te teme bavili smo se odnosno čuli smo različita promišljanja vezana za izmjenu zakonodavnog okvira, vezano i to kako u kaznenom području, tako i u području izmjene Zakona o pravnim posljedicama osude odnosno e-kaznenoj evidenciji ili tzv. registra pedofila. Isto tako tu su se, tu smo čuli odnosno osvrnuli su se zastupnici na pitanje iz spolnog iskorištavanja kada je počinitelj istog pripadnik crkve odnosno svećenik. Moram reći da je u odnosu na sve ove teme naš stav iznijet u izvješću u odnosu kada je počinitelj ovakvih kaznenih djela svećenik odnosno pripadnik crkvenog reda jasni smo da je to nedozvoljeno kao i kada su počinitelji toga pripadnici sportskih klubova, igraonica ili bilo kojih, na bilo kojem drugom mjestu i o tome govorimo na stranci 104. našeg izvješća. Već smo se u nekoliko godina zalagali u tom dijelu da se zapravo ukine profesionalna tajna u odnosu na odvjetnika odnosno isto tako i kada svećenik sazna za tako nešto tijekom vjeroispovijesti, dakle tu ćemo se i nastojati, nastaviti zalagati dalje u tom smjeru jer smatramo da zaštita djece od spolnog iskorištavanja odnosno spolnog zlostavljanja treba biti apsolutna. Kada smo govorili o dostupnosti predškolskog odgoja odnosno o državno-pedagoškim standardima u vrtiću, tu ću samo dati jedan podatak koji sam ja koristila prilikom izrade izvješća, to je podatak Europske komisije za Hrvatsku iz 2016. godine prema kojem je obuhvat djece u RH iznosio 75%, a prosjek EU bio je 95% Dakle, radi se o djeci dobi od 0 do 4 godine. Isto tako tu moram se osvrnuti na nejednakost koja je nesporno prisutna na području RH, da se radi o zapravo o decentralizaciji koja je u ovom slučaju dovela do neujednačenosti. Razlike na području RH su u obuhvatu između 19 do preko 90%, postoje županije dakle sa obuhvatom koji je mogla bih reći poražavajući, a kao što smo danas i čuli i doista je to tako. Brojna istraživanja pokazuju da je upravo to period djece koji na neki način determinira i omogućuje im kasniji razvoj u životu. Upravo zbog toga izuzetno je važno da svi doprinesu, dakle mislim tu na jedinice lokalne samouprave, ali isto tako i na državu, da svi doprinesu da se ta neujednačenost pokuša smanjiti odnosno da se kao što je naziv kampanje koje provodi UNICEF u suradnji sa ministarstvom, dakle Vrtić za svako dijete, da doista to bude tako na području naše RH. Isto tako, govorili smo i o, govorilo se na neki način o ulozi ureda pravobranitelja koji, moram reći djeluje osim sa središnjim uredom koji se nalazi u Zagrebu, dakle na još tri lokacije, područni uredi su osnovani 2007. godine upravo kako bi se omogućilo da svoj djeci bude dostupno na jednak način mogućnost pristupa uredu pravobranitelja. Dakle, moram reći i da je to prva institucija pravobraniteljska koja je osnovala svoje područne urede.

Kada nam je rečeno da možda vidljivost ureda odnosno vidljivost pravobraniteljice mora biti veća, moram reći da je svakodnevnu opsežnu aktivnost koju, koju obavlja cijeli ured odnosno koju obavlja pravobraniteljica, ja kao pravobraniteljica za djecu, mediji su pratili i prema podacima koje također imate u izvješću, rad ureda je objavljen u 235 vijesti u tiskanom mediju, a isto tako objavljeno je 1.369 objava na portalima odnosno 118 objava bilo je na televiziji, a 98 objava bilo je putem radija. Dakle, svakako moguće je da je rad i može uvijek, kao što ja znam reći, uvijek postoji mogućnost za bolje, može se povećati vidljivost, ali mislim da je i tijekom protekle godine uz sve ostale aktivnosti ipak bila i u tom dijelu medijske popraćenosti zapravo aktivnost ureda dosta velika. Ono što smo također govorili odnosno što se također tijekom rasprave pojavilo, bilo je i pitanje sudjelovanja odnosno povrede prava djece u sudjelovanju na, u političkim kampanjama. I u pogledu toga sam zapravo već na određeni način dala odgovor, dakle ni u kojem slučaju odrasli se ne smiju koristiti djecom za ostvarivanje nekih svojih interesa pa tako ni u političkim kampanjama. Dakle, ne postoje situacije da se djeca iskorištavaju u tu svrhu, ne smiju postojati situacije jer one doista predstavljaju povredu prava djeteta. U odnosu na veći dio ove rasprave koja se zapravo osvrnula na različite oblike nasilja, moram reći da je doista i meni izuzetno drago da je nasilje prepoznato kao jedna od gorućih problema s kojima se susreću djeca u RH a od tog nasilja odnosno između tog nasilja opet s vaše strane kao i od strane ureda, prepoznato je naravno online nasilje kao poseban problem, kao posebno zabrinjavajuće područje. U tom djelu je Ured pravobraniteljice ukazao kako u našoj državi ne postoji jedinstvena, konzistentna, državna politika koja bi bila usmjerena specifično na zaštitu prava djece u digitalnom okruženju odnosno ukazujemo da je potrebno osigurati djeci pravo na digitalnu pismenost i upoznavanje sa različitim rizicima koji digitalno okruženje nosi u sebi. Predložili smo Vladi uvođenje i provođenje cjelovite politike ostvarivanja prava djece u digitalnom okruženju i moram reći da je od nekoliko ministarstava to već potvrđeno i da će se određene aktivnosti očito započet provodit. Tu u tom djelu moram također naglasiti da je izuzetno velika aktivnost je i uključivanje operatera, mobilnih operatera koji su zajedno sa udrugama civilnog društva a pod pokroviteljstvom ureda, potpisali povelju o sigurnosti djece na internetu u Hrvatskoj a to je važno zbog podizanja zapravo razine svijesti javnosti upravo u tom problemu. Ono na što će ured ukazivati i što je izuzetno važno a to je angažman stručnjaka zdravstvene struke odnosno medicinske struke koji se trebaju angažirati odnosno koji trebaju definirati zdravstvene rizike koje nosi uporaba digitalnog okruženja odnosno digitalne tehnologije za djecu pa u tom smislu je potrebno i njihovo veće osvješćivanje odnosno provođenje kampanje radi osvješćivanja javnosti upravo o zdravstvenim problemima sa kojima će se naša djeca susresti odnosno neka se nažalost i već susreću zbog svakodnevnog višesatnog korištenja digitalne tehnologije. Naša djeca su digitalni urođenici, dakle naša djeca su netko tko je rođen s ovom tehnologijom i netko tko ovu tehnologiju koristi ne samo za učenje već i za zabavu, za svakodnevnu aktivnost, za druženje, dakle njihov se život, život naše djece u potpunosti izmijenio upravo uporabom te digitalne tehnologije. Ona je tu a mi smo dužni kao odrasli djecu zaštititi od pretjerane uporabe odnosno od rekla bi, dječje zlouporabe te digitalne tehnologije. U tom smislu podržavamo i sve preventivne aktivnosti koje se provode koje međutim nisu ujednačene odnosno nisu rasprostranjene na teritoriju RH na jednaki način pa se opet djeca ne nalaze u jednakim pozicija i upravo zbog toga predlažemo i smatramo i ukazujemo Vladi na važnost uvođenja medijske pismenosti kao obaveznog predmet ili obaveznog programa u školama u koju zapravo pohađa najveći broj djece kako bi što više djece na području naše države imali mogućnost dakle niti upoznato sa rizicima koji nosi digitalno okruženje ali i sa ispravnim korištenjem tog digitalnom okruženja. Naravno, tu je potrebna i podrška roditeljima, mnogi roditelji se u svojoj roditeljskoj ulozi ne snalaze u digitalnom okruženju s obzirom na manjak znanja o tehnologiji međutim i tu je potrebna dakle podrška roditeljima odnosno isto tako i edukacija roditelja, naravno prethodno i edukacija nastavnika koji će djecu, našu djecu podučavati i omogućavati im da oni lakše uđu u taj svijet digitalne tehnologije ne u tehnološkom smislu već u smislu određenih pravila odnosno određenih okvira u kojima će oni djelovati. Ono što sam na kraju željela reći je da osim što se uredu obraćaju pojedinci, osim što nam se obraćaju roditelji, odrasle osobe, obraćaju nam se i institucije kada se nalaze u konkretnim situacijama u kojima same ne nalaze rješenja, tada traže našu pomoć. Isto tako, i roditelji i djeca se najčešće obraćaju uredu kada se suočavaju sa nemoći institucija da riješe njihov problem. Dakle, ono što ured rješavajući i ovdje dajući prikaz pojedinačnih slučajeva, to služi kao podloga da bi se ukazalo na opće pojavnosti odnosno ured nastoji kroz preporuke pojedinačne i one koje su opće naravi, poboljšati zapravo prava sve djece RH. Ured nastoji pomoći Vladi u stvaranju boljih uvjeta za život djece i rješavanju uočenih teškoća. Međutim ono što ponovno moram naglasiti, zabrinjava nas prihvaćenost naših poruka ali iz zakonodavnih inicijativa i prijedloga. Opet ponavljam, one se temelje na konkretnim podacima odnosno na neposrednim saznanjima koje crpimo iz svakodnevnog rada. Primjećujemo kada govorimo o preporukama, da je veliki dio naših preporuka načelno uvaženo no da rijetko dolazi do njihove realizacije. Svaki pomak i svako nastojanje, svako očitovanje volje da se stvari poboljšaju nas kao ured vesele no ne smijemo i ne možemo biti zadovoljni postojećim stanjem i to sve dok ne ispunimo obveze na koje nas obvezuje Konvencija o pravima djeteta. Dakle mi smo stranka te Konvencije i ona nas obvezuje, ona je iznad zakona, dakle nam daje obaveze koje smo prihvatili prema našoj djeci. Razgovarajući s djecom iz različitih dijelova Hrvatske, tijekom 2018. g., vidjela sam radost, vidjela sam osobe pune potencijala ali nažalost i odraze propuštenih prilika i pogrešnih odluka. Unatoč pozitivnim promjenama koje uvode tijela državne i lokalne samouprave, koje su prisutne i važne, o kojima se govori više u izvješću za 2018. g., mišljenja sam da imamo sve manje vremena da djeci vratimo povjerenje i da im vratimo nadu za bolju sadašnjost i budućnost. I upravo zbog toga ću svoje izlaganje završiti poruku koma sam uputila i svim kandidatima za Europski parlament, želim poručiti svima vama dakle saborskim zastupnicima, ali isto tako i nama koji radimo s djecom ponoviti, investirajmo u djecu za dugoročne ciljeve jer je to najbolji način da se prekine krug siromaštva, nejednakosti i sukoba i da se investira u budućnost, uključimo djecu u odluke koje ih se tiču, djelujmo prema tome što čujemo od djece i preuzmimo odgovornost za odluke koje se tiču djece. Pokažimo djeci i sebi da možemo ispuniti ono što smo im obećali postavši stranka Konvencije o pravima djeteta, proslavimo 30. rođendan Konvencije radno, brinući se da svako dijete u Hrvatskoj dobije priliku odrasti u slobodi, dostojanstvu i sa svojim pravima. I konačno vjerujem da i ovo izvješće će biti i dati određeni doprinos ovoj važnoj društvenoj zadaći. Uvažena pravobraniteljice, naravno da ćemo prihvatiti vaše izvješće i potpisati ove vaše zadnje riječi da su djeca sve što imamo i jedina budućnost je u djeci. Spominjali ste evo u završnom izvješću i digitalnu tehnologiju, evo ja sam zaboravio, tijekom svoje rasprave sam se fokusirao drugo, postavio bi vam pitanje. Znači jedino u Hrvatskoj postavljaju se bazne stanice, teleoperateri postavljaju bez građevinske dozvole i kršeći i prostorne planove i znam za brojne bazne stanice koje su nelegalno postavljeni teleoperateri uz dječje vrtiće, uz bolnice gdje su naša djeca pa čak i uz prozore djece gdje žive u svojim kućama bez obzira što se roditelji protive, to je pošast postala u RH a znamo da elektromagnetska po brojnim studijama zdravstvene organizacije, po brojnim studijama, ona su štetna za zdravlje naše djece, koliko imate tih predmeta i što poduzimate u zaštiti djece od elektromagnetskog zračenja? Teško mi je sad reći točan broj predmeta kojima se bavimo ali javljaju se roditelji, javljaju se odrasle osobe koje spominju i upravo te zabrinjavajuće zapravo situacije izgradnje baznih stanica na različitim mjestima gdje borave i djeca. Naravno, naše preporuke su usmjerene na to da se takve stanice, naravno prvo tražimo izvješće i očitovanje ali svakako će biti i jesu upućene na to da se takve bazne stanice uklone ukoliko ne doista se utvrdi da nanose štetu razvoju, zdravlju ili dobrobiti djece. Poštovana pravobraniteljice, baš zato što ste spomenuli vašu ulogu u davanju preporuka, primjedbi, komentara na određene zakone i izrazili nezadovoljstvo time što te preporuke jednostavno, neke preporuke a možda veći broj preporuka, ne znam točno u kojem ste iznosu, postotku govorili, nisu prihvaćene. Ne govorim samo koliko je to možda frustrirajuće ali zar je to uopće moguće? Jer ako ste vi po svom dakle dužnosti morate upozoravati i kad već upozoravate da postoji u određenom zakonu mogućnost diskriminacije, zar nije normalno, logično da se to što ste primijetili zapravo korigira?

Ja sam u svom izlaganju, prvom izlaganju i obraćanju prije podne navela postotke prihvaćenosti preporuka koje nas na određeni način žaloste i zapravo zabrinjavaju. Što se tiče pojedinačnih predmeta tu je situacija nešto bolja i tu je doista suradnja sa institucijama kojima ukazujemo, odnosno sa svim ustanovama i svima kojima ukazujemo relativno dobra i povoljnija, tu je postotak oko 70% Međutim, kada govorimo o nekim općim preporukama tada je postotak prihvaćenosti 50% i s time zapravo ne možemo biti zadovoljni. Kada se radimo o normativnim preporukama i prijedlozima tada je postotak svega 22% I to nas doista žalosti jer kao što sam rekla a sad ću ponoviti, dakle naš rad i prijedlozi se temelje na iskustvu i radu. Sada bih dao jednu obavijest, dakle bilo je predviđeno da nastavimo sa Prijedlogom zakona o privatnoj zaštiti, prvo čitanje, P.Z. br. 635. međutim nećemo, završiti ćemo sa radom danas a to će biti 1. točka sutra, to će biti 1. točka sutra, dakle u petak u 9,30, 1. točka umjesto one točke koja je bila predviđena, umjesto točke Godišnje izvješće o provedbi Strategije zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2017. godinu biti će 1. točka Prijedlog zakona o privatnoj zaštiti, prvo čitanje, P.Z. br. 635.